Není tomu tak.

Pan Vilímec byl přihlášený.

Prosím, máte slovo.

A já se přiznám, jakkoliv jsem byl jeden z těch, kdo se podílel na pozměňovacím návrhu, který nakonec byl přijat k tomuto sněmovnímu tisku, přiznám se, že sdílím mnohé výhrady senátorů, které byly uplatněny v diskusi, ať to byl pan senátor Vystrčil, pan senátor Martínek, Kubera, Strnad a další.

Na druhé straně především snad ani ne možná tolik ministři, ale někteří ministerští úředníci neustále vymýšlejí postupy, které činnost samospráv a především obcí nadměrně zatěžují. Ty argumenty jsou velmi rozličné.

Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale je tady značný hluk. Poprosím naše kolegyně a kolegy, aby ztišili své hlasy, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.